Připomínám, že usnesení volebního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 113/1. A mám zde přihlášeného do obecné rozpravy. Pokračujeme. Takže můžu dát na faktickou poznámku paní poslankyni Heleně Langšádlové.

Takže já vyzvu do obecné rozpravy pana poslance Jiřího Valentu, kterého mám zatím přihlášeného jako jediného. Pane poslanče, máte slovo.